Vážené dámy, vážení pánové, na úvod bych chtěla načíst legislativně technickou připomínku, kterou je možné sledovat v elektronické podobě v systému písemných pozměňovacích návrhů a která zní: